Jedná se o návrh, který má možnost stanovit navýšení poplatků poté, co dojde k jeho uhrazení v plné výši v poplatkovém období. Je nesporné, že navýšení plní svou funkci při neplacení místních poplatků a motivuje poplatníka zaplatit poplatek řádně a včas. Na druhou stranu však pro tyto případy existuje riziko jisté zneužitelnosti institutu místních poplatků, a to ve smyslu cíleného nastavení splatnosti poplatku tak, aby minimálně pro část poplatníků bylo z objektivních důvodů obtížné jej uhradit. Tyto případy jsou ostatně navrhovateli známy i z praxe. Je přitom zřejmé, že takový postup nekoresponduje smyslu a účelu institutu a zasahuje do legitimního očekávání adresátů poplatkové povinnosti. Z těchto důvodů předkládaný návrh usiluje o to, aby správce poplatku nemohl stanovit jeho zvýšení v případě, kdy je uhrazen v plné výši, sice po splatnosti, ale v daném poplatkovém období. Současné znění § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích budí v praxi pochybnosti ohledně určení věku osob, na které dopadá nižší sazba místního poplatku ze psů.

V současnosti tak některé obce k odstranění interpretačních nejasností přistupují k úpravě v rámci obecně závazné vyhlášky. Jiné obce ponechávají vyjasnění slov zákona adresátům právní úpravy. Navrhovaným řešením by byla jednoznačně stanovena hranice, od které platí nižší sazba poplatku. Obdobný způsob určení věkové hranice používají i jiné právní předpisy, jako například zákoník práce, školský zákon nebo občanský zákoník. Navrhovaná změna současně odpovídá jak legislativním pravidlům vlády, tak požadavku na bezrozpornost právního řádu.

Smyslem tohoto návrhu je, aby správa poplatku co nejméně zatěžovala nezletilé a osoby omezené na svéprávnosti, když správu jejich majetku fakticky vykonává zákonný zástupce nebo opatrovník. Současně se navrhuje stanovit přechod poplatkové povinnosti nezletilých i pro případy, kdy jsou tito v postavení plátce poplatku, jdeli o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Lze se domnívat, že není dán důvod pro to, aby ve vztahu k nezletilému nebo osobě omezené na svéprávnosti byl dán odlišný přístup v případě, kdy je v postavení poplatníka, oproti případu, kdy je v postavení plátce poplatku. Současná právní úprava tak působí diskriminačně. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně, a nyní pan poslanec Miroslav Zborovský, zatím poslední řádně přihlášený do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl sněmovní dokument nahraný pod číslem 2468.

Už v rámci mezirezortního připomínkového řízení k této novele některé subjekty zpochybňovaly navrženou maximální výši poplatků, zejména pak poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

K tomu v současné době skutečně dochází v důsledku nárůstu inflace a cen energie i dalších složek, které mají vliv na náklady odpadového hospodářství obcí.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane ministře.

Stanovisko Ministerstva financí je neutrální. Důvod je jednoduchý, protože je to příjmem obce.

Myslím, že každý z nás se může podívat, kolik platí ve své obci.

Říkám, stanovisko zůstane neutrální, protože to je příjmem obcí, nicméně jsem to chtěl uvést, abychom věděli, že po tom není volání.

Já vím, že je to rozhodnutí konkrétního zastupitelstva, ale jenom jsem chtěl, aby to v té rozpravě, abyste ty informace měli. Děkuji, pane místopředsedo. Já vám děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo. Já bych se ráda v podrobné rozpravě přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který byl nahrán do systému.

Podrobně jsem návrhy odůvodnila v obecné rozpravě.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo.